Děkuji za slovo.

Naopak to ukazuje na nesmyslnost toho projektu, že tam je takovýto rozptyl inflací. Já jsem ani neřekl, že inflaci tu máme proto, že by předcházející vláda zvedla platy, nic takového v mém vystoupení nenajdete. V mém vystoupení najdete kritiku předcházející vlády v rozpočtové politice, kritiku toho, že tu enormně rostla výdajová strana rozpočtu, rostly tu za poslední roky výdaje státního rozpočtu o stovky miliard, a to je fenomén, který přifoukl inflaci v České republice, fenomén, který spolu s měnovou, a velmi uvolněnou měnovou politikou způsobil vysokou inflaci v České republice, a kdo si bude lhát a bude to svádět na covid a bude to svádět na válku v Ukrajině která určitě inflačnímu vývoji v České republice nepomáhá, bezesporu ho bude zhoršovat, bude zvyšovat ceny energií, které se znovu budou propisovat ve vysoké inflaci tak si prostě lžeme. Základ té vysoké inflace je v tom, že si žijeme nad poměry jak v rozpočtové politice, tak v měnové politice.

Já vám děkuji a nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Máte slovo, pane poslanče. Budu velmi stručný. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, jenom na úvod trošičku takové dva povzdechy. Ten první je, že koukám, že vlastně nikdo v rozpravě není vůbec z koaličních poslanců, že nedali vůbec žádné pozměňovací návrhy.

Ten povzdech je, že včera, když jsem pozoroval tiskovou konferenci vlády, tak jsem byl opravdu, bych řekl slovy své milé kolegyně exposlankyně, zděšen.

To jsou dva povzdechy, protože se mi to skutečně nelíbí, z hlediska rostoucích cen energií, pohonných hmot, hypoték, úplně tato vláda zapomněla ale díky těm mým pozměňovacím návrhům se to ještě může trošičku napravit na střední třídu, prostě a jednoduše na rodinu.

Proto prosím o podporu tohoto konkrétního pozměňovacího návrhu, který pomůže alespoň trošičku nadechnout se všem sociálním službám.

50 korun 50 korun!

Tak já moc poprosím poslance, aby podpořili i tady tento třetí pozměňovací návrh, abychom mohli nějakým způsobem řešit například tady tyto situace při rozpadu rodin u dětí, které jsou handicapované a které de facto budou mít do budoucna vždycky jednoho rodiče, bohužel takhle to statisticky je. Děkuji moc. Já vám děkuji, pane poslanče, nyní vystoupí paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová.